Jak hlasovalo vaše hnutí? Proti! Vaše vláda! My jsme byli proti. Kdo je proti zrušení daně z nabytí nemovitostí? Vaše vláda, když jsme to navrhovali! My jsme také připraveni na tom pracovat, ale zkuste někdy podpořit naše návrhy, anebo nás nekritizujte. Můžeme zrušit formulář k silniční dani když zrušíme tu daň! Žádný formulář nebude.

Podívejte se. A pak tady přijde a řekne: Já jsem pro. Tohle je konkrétní případ.

Tak zkuste někdy podpořit aspoň drobnou změnu a drobný úbytek byrokracie a ne jenom plamenně hovořit, jak jste připraveni něco dělat! Děkuji.

Ač nejsem příznivcem nějakých výjimek, musím říci, že jsou oblasti, kde o výjimkách je možno hovořit.

Jsou takzvaní ti malí podnikatelé a živnostníci a snaží se také pracovat poctivě a fungovat. A když jsem si za nimi zašel, tak mě upozornili na jeden problém.

Tuto skupinu, a docela velkou skupinu, dobrovolných, ale malých z toho úplně vyřazujete.

Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl zareagovat na pana poslance Bláhu prostřednictvím pana předsedajícího, ten seznam byl zajímavý. Vy jste zavedli nadužívání kontrolního hlášení, zavedli jste EET, zavedli jste kontrolní hlášení, zajišťovací příkazy, které jsou nadužívány Ministerstvem financí apod.

Opak je přece pravdou!

Žádný, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího? Naopak!

Tady pan poslanec Volný prostřednictvím pana předsedajícího řekl, že je mýtus, že končí obchody a hospůdky. A víte, jaký je praktický důsledek? Obyvatelé, staří obyvatelé, kteří nemají auto, musí čekat na autobus, aby si dojeli do nedalekého Slaného, aby si mohli nakoupit rohlíky a mléko. To je praktický důsledek zavedení EET! Takže není pravdou, že to nemá žádný dopad, a není pravdou, že to narovnává podnikatelské podmínky, protože kupní síla ve velkých městech a na vesnicích je jiná. A každý podobný administrativní zásah do podnikatelského prostředí může být pro malé podniky fatální, což se ukázalo i na příkladu EET. Já vám děkuji, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, já bych také rád reagoval krátce na pana poslance Bláhu. On tady hřímal, jak za všechno můžou ty tradiční politické strany, tak já bych ho rád upozornil vaším prostřednictvím na jasná fakta. Byrokratická zátěž pro podnikatele se za uplynulých pět let, tedy za období vlády hnutí ANO a sociální demokracie, zvýšila o 13 %.

Teď je na stole konkrétní návrh, jak byrokracii a zbytečnou zátěž zjednodušit. Jednoduchý přístup, praktický a myslím, že pro podnikatele na prvním místě vítaný, je prostě takovou příležitost využít. Navíc v situaci, kdy je to změna správná, kvalitní a znamená okamžitou možnost opravdu podnikatelům ulevit. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Děkuji za slovo. Já bych také rád reagoval k panu poslanci Bláhovi vaším prostřednictvím, pane předsedající.

Shodou okolností jste v jeho poslaneckém klubu. Tak pokud hovoříte o tom, že máte už půl roku seznam, tak já se ptám, proč tedy nejednáte s premiérem, s vládou v rámci vašeho poslaneckého klubu a proč nepředkládáte konkrétní návrhy, abychom zjednodušili podnikatelské prostředí, abychom pomohli živnostníkům. Vždyť pokud to bude všechno rozumné, tak to podpoříme. Tak podpořte dnes ten návrh, který tady je a to prostředí zjednodušuje. Ale tady ty politické proklamace a výkřiky: půl roku tady mám seznam a chci něco dělat pak tomu nerozumím. Opravdu, je tady Andrej Babiš, premiér. Děkuji.

Pane předsedo, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já bych chtěl jenom poznámku na kolegu Stanjuru, který bohužel není přítomen, prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem neviděl úplně dopodrobna ten návrh, který dnes vláda schválila, ale z informací, které mám k dispozici, tak samozřejmě se budeme bavit o takových věcech, jako je paušální daň, a bavme se o tom, jestli to má být do částky 500 tis. obratu, nebo jestli ta částka má být do milionu. To už je opravdu ta relace pozměňovacích návrhů. A jestli zde padl dotaz na sociální demokracii, zda chce ulevit těm nejmenším, to znamená živnostníkům, zda chce ulevit i dalším zaměstnancům či podnikatelům, kteří podnikají při svém zaměstnání dokonce, tak samozřejmě že ano, chce. A mezi ně patří například i lékaři, kde si myslíme, že EET není zrovna to, co by úplně potřebovali a co by bylo nezbytně nutné.

Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Bláha, poté pan poslanec Volný.